Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Jak už bylo řečeno, v zastoupení za pana ministra Vojtěcha, který skutečně z vážných rodinných důvodů je omluven, vám sdělím stanovisko pana ministra, stanovisko Ministerstva zdravotnictví, a doufám, že pro vás bude dostatečné.

Tudíž je velmi diskutabilní, zda mohou být použity jako podklad pro rozhodování, zda je jedinec bezinfekční pouze na základě toho, že mu byla naměřena určitá hladina protilátek, ale není důkaz o tom, že by v minulosti onemocnění covid prodělal. Poznání o nemoci covid se vyvíjí stejně tak, jako se zpřesňují metody diagnostiky a léčby této nemoci.

Pokud není splněna tato podmínka, nejde o definitivní průkaz nemoci.

Navíc vzhledem k tomu, že neznáme, kdy onemocnění proběhlo, nelze předpovědět, jak dlouho bude ještě imunitní odpověď dostatečná.

Jsou však i lidé, kteří mají oslabený imunitní systém, kupříkladu staří lidé a lidé s poruchou imunity v důsledky nemoci nebo léčby nemoci, u kterých imunita po nakažení odezní podstatně dříve. Protilátky proti covidu jsou navíc pouze jedním z parametrů imunitní reakce proti covidu a je známo, že i lidé bez prokazatelných protilátek mohou imunitu mít, a to zejména děti a mladí lidé. Navíc u protilátek neznáme bezpečný cutoff, kdy by bylo možno tvrdit, že jedinec je skutečně chráněn, a vzhledem k individuální rychlosti poklesu protilátek nevíme ani, jak dlouho bude chráněn. Jsou známy různé studie a je dobře, že výzkum protilátek stále probíhá, neboť stále ještě není jasné, jak standardizovat vyšetření protilátek, aby byly použitelné pro běžnou klinickou praxi a pro stanovení plošných protiepidemických opatření.

Samotný výsledek vyšetření protilátek bez klinického kontextu může být tedy zavádějící.

To samé se týká i seniorů. Navíc jsou již i důkazy, že jedinci, kteří nejsou očkováni proti covidu, mají větší riziko nemocnosti a úmrtí, pokud musí podstoupit velkou operaci. Je jasné, že řada z citovaných studií je dalšími úspěšnými kroky k dosažení standardizace vyšetření protilátek, nicméně ta stále ještě chybí, takže v mezinárodním kontextu ještě nebyl absolutní korelát, tedy takzvaný protektivní práh pro hladinu protilátek stanoven.

Přitom je známo, že nejvyšší úroveň imunity i vůči variantám viru je dosažitelná kombinací prodělání infekce a vakcinace. Vakcinace samotná a samotné prokázané prodělání infekce pak jsou v navození účinné imunitní odpovědi, a zejména ochraně proti těžkému průběhu nemoci rovnocenné.

V současné době vychází praktické doporučení pro implementaci a interpretaci sérologického vyšetření protilátek, které odráží stav poznání v oblasti vyšetřování protilátek proti covidu.

Není doporučeno využívat protilátky pro hodnocení individuální imunity vyšetřovaného a pro rozhodnutí o vakcinaci. Uznávání protilátek lze chápat jako snahu vyhovět skupině lidí, kteří se vakcinovat nechtějí. Je to jejich plné právo. Nicméně zvažte prosím, zda stojí za to, rozhodnout politicky o uznávání protilátek, za cenu výše uvedených následků, včetně navýšení úmrtí v důsledku covidu.

Po šestém měsíci od prodělání covidu ale již stoupá pravděpodobnost, že ten, kdo nemoc prodělal, může nakazit druhé, i když sám je nadále chráněn, zejména proti těžkému průběhu nemoci. Proběhla diskuse, zda přesto nebrat pozitivitu protilátek na roveň prodělané nemoci. Přítomní se shodli, že to nicméně stále naráží na limitace samotné metody vyšetření protilátek, tedy není určena hodnota, která by znamenala jednoznačnou ochranu proti nemoci, a vyšetřovací metody se mezi jednotlivými laboratořemi liší zásadně kvalitou a typem vyšetřovaných protilátek. Bez klinického vyšetření nelze výsledek protilátek navíc interpretovat vůbec.